Já jsem bedlivě poslouchal celou tu debatu. Ta debata byla dlouhá, velmi podnětná.

A já mám sám z tohoto týdne zajímavou osobní zkušenost, ale ta se týká nikoliv odměn, ale kumulace funkcí. Já jsem sám působil v Prostějově v zastupitelstvu 28 roků to je kolik?

A omluvil jsem se voličům, že kandidovat nebudu.

A nechci říct bohužel, protože to by znělo nabubřele, ale prostě jsem byl zvolen a dostal jsem nějaké preferenční hlasy a dostal jsem se znovu do té situace, kterou jsem nechtěl, a znovu jsem se musel těm voličům omluvit a vlastně po prvním zastupitelstvu, kdy jsme vytvořili koalici, zvolili orgány města, tak jsem na mandát zastupitele rezignoval. A nebylo to jednoduché rozhodování, ale zvítězil ve mně spíš ten pocit odpovědnosti, jestli je člověk schopen těch funkcí vykonávat více, nebo méně. Tu kumulaci funkcí bychom fakt měli nechat na těch voličích. Prostě jsou lidé, kteří to stihnou, kteří to zvládnou, a jsou lidé jako třeba já, kteří to nestihnou a nezvládnou. A nyní jednu větu ještě mi dovolte k tomu návrhu, který leží na stole před námi. Je to návrh, který řeší snížení odměn při kumulaci funkcí. Určitě to souvisí s tou debatou o kumulaci funkcí, která možná někdy tady ve Sněmovně ještě bude probíhat nad nějakým třeba jiným návrhem zákona, nicméně já věřím tomu, a už tady řekl kolega Michálek, vláda k tomu dala pozitivní stanovisko, tak já věřím tomu, že náš poslanecký klub podpoří návrh tohoto zákona. Tak, to byl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Jelínka, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Tak, pane poslanče, prosím, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

V tom zákonu v případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému zastupiteli odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží největší odměna. Proto budeme podávat pozměňovací návrh daného návrhu, který je předkládaný, a to tak, aby poslanci, senátoři a členové nedostávali žádnou další odměnu za komunální vícenásobné funkce. Samozřejmě pokud projde návrh nebo přijde návrh i na zákaz kumulaci funkcí, tak jej velice rádi podpoříme. Tak, děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady dlouho poslouchám příspěvky, které tady zaznívají, a jedno si musíme na rovinu říct. Výběr lidí, kteří by chtěli něco dneska dělat navíc, je hrozně omezen. Je to tak, že vlastně nezbývá, kdo by někde chtěl něco jít dělat, zodpovědně dělat a opravdu dělat se srdcem a jít dělat pro nás občany. Často se stává, že lidé, kteří se přihlásí, že by chtěli dělat v politice nebo zastupitele nebo někde, tak do toho jdou jenom s tím, aby si zajistili nějaké místo.

Tak to prostě je a je to způsobeno třeba i touto debatou, kterou hromada lidí nebude chápat. Takže zamysleme se nad tím, jestli ještě jsme schopni být pyšní na to, že nás někdo zvolil, protože to, jakým způsobem se politické prostředí vyvíjí, tak je důsledek toho, o čem se dneska tady bavíme. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád ještě poukázal na jeden pozitivní aspekt kumulace funkcí, a tím je, a bohužel předkladatelům tahleta životní zkušenost chybí, mnoho starostů má přirozenou ambici dostat se do krajského zastupitelstva proto, aby mohli spoluovlivňovat rozhodnutí toho krajského zastupitelstva, toho kraje, aby tam vnesli svoji komunální zkušenost, protože bez ní jako ten kraj za chvilku bude odtržený od reality a začne vymýšlet věci, které na ty obce začnou dopadat blbě. Stejně tak buďme rádi, že zde mezi námi sedí ještě starostové a krajští zastupitelé, neboť i oni do této Sněmovny přinášejí reálná témata a hlídají ty nesmysly, ke kterým by tady politici odtržení od toho spodku mohli dospět.

Proč máme 16 tisíc mrtvých duší dneska na ministerstvech a orgánech centrální státní správy? Protože se z nich berou peníze na odměňování těch úředníků, kteří tam dneska jsou. Proč máme dneska kumulace funkcí, kdy lékaři například na plný úvazek jsou v nemocnicích nebo v praxích a následně na plný úvazek jsou zase na univerzitách?

Tak děkuji. A nemám další faktickou poznámku. Nyní do obecné rozpravy mám jako posledního zatím přihlášeného poslance Marka Bendu. Paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá dnes od 12 hodin do půlnoci ze zdravotních důvodů. Prosím, pane poslanče Bendo, máte slovo.